Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Piráti, podobně jako zbytek opozičních klubů, velmi vítají tu úpravu původního vládního návrhu, kterou včera schválil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zástupci všech stran na návrh paní předsedkyně Vostré a pana poslance Volného. Co jsou ty hlavní dobré změny?

Je jedno, jestli důvody jsou krizová opatření vlády, nebo zdravotní stav v zahraničí, ale pokud jste zasaženi tou krizí, tak máte nárok žádat o tento bonus. To je velká pozitivní změna, my jsme za to rádi a děkujeme za to.

Jde o lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. My jsme z toho důvodu navrhli, aby tito lidé v případě, že odvádějí státu odvody z té práce, to znamená, buď mají dohodu nad 10 tisíc, případně dohodu o pracovní činnosti nad 3 tisíce, tito lidé jsou snadno dohledatelní, dá se to doložit, a především tady odvádějí také pojištění, aby tito lidé dostali také podporu.

Takže to je náš pozměňovací návrh. Jednou pro celou tuto skupinu, podruhé pro skupinu dohodářů, kteří pracují jenom na tyto dohody a nepracují v pracovním poměru, to znamená, nemají zaměstnání jiného typu. To je na žádost paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčové, která právě toto uváděla jako výhradu, proč s tím naším původním návrhem nesouhlasí. Takže nyní podle mě nic nebrání tomu, aby sociální demokracie tento návrh podpořila. Jsme si vědomi toho, že i po přijetí našeho pozměňovacího návrhu by stále zůstala celá řada lidí, kteří propadají tím sítem. Máme za to, že to je potřeba řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už avizovalo výrazné změny v této agendě. My doufáme, že se skutečně promítnou do praxe a že mimořádná okamžitá pomoc začne být dostupná lidem, kteří ji potřebují, lidem, kteří dodnes pracovali. Poslední poznámka.

Řada těchto lidí, co měli s poštou dohodu o pracovní činnosti, nyní byla propuštěna a teď kvůli tomuto návrhu, který tuším připravilo Ministerstvo financí a předkládá ho sociální demokracie, hrozí, že přijdou o tuto podporu. Tak bych se chtěl zeptat pana Onderky, jestli toto může odůvodnit.

Navrhuje se proto úprava § 2 návrhu zákona tak, aby osoba vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nebyla subjektem kompenzačního bonusu, a to bez ohledu na to, zda vykonává výdělečnou činnost jako hlavní, nebo vedlejší. Já si stojím za tímto odůvodněním, a proto budu v rámci pozměňovacího návrhu v podrobném čtení navrhovat změnu § 2 odst. 1, a to: Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Původně jsme na tuto schůzi vypracovali k tomuto bodu ještě tři další pozměňovací návrhy, které reagovaly na původní podobu vládního návrhu a chtěly mimo jiné pomoci invalidním a starobním důchodcům a odstranit i jiné diskriminace návrhu. Jsme rádi, že si vláda tyto naše podněty uvědomila a zapracovala je. Stěžejním důvodem předložení našeho návrhu je posílení adresnosti, účelnosti a spravedlnosti tohoto bonusu ve směru k živnostníkům, jejichž podnikání bylo nejvíce postiženo zavedením mimořádných opatření nouzového stavu, respektive k těm občanům, kteří museli v důsledku těchto opatření svou výdělečnou činnost zcela zastavit. Je na první pohled zcela evidentní, že tito naši spoluobčané jsou nastalou situací sociálně a ekonomicky poškozeni jednoznačně nejcitelněji, jelikož od zavedení uvedených opatření nemají, a ani nemohou mít, naprosto žádné příjmy, ale tak jako všichni ostatní musí zabezpečit životní potřeby sebe samých a svých rodin a hradit veškeré své další povinné výdaje, a výpadek příjmů za období, kdy jim bylo znemožněno podnikání, pro ně bude v tomto zásadní a prakticky nenahraditelný.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.